Já děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

A potom o zákonu jako celku. Nikoho nevidím, ale slyšel jsem požadavek na odhlášení, tak vás poprosím, znovu se přihlaste.

A budeme hlasovat o navržené proceduře. Kdo je pro proceduru tak, jak ji navrhla paní zpravodajka? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 7 přihlášeno 93 poslanců, pro 44, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro?

Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.

Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 10 přihlášeno 93, pro 41, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 11 přihlášeno je 94, pro 12, proti 38. Návrh nebyl přijat.